Protože ty orgány samozřejmě mají svá pravidla, na základě kterých mohou do účtů soukromých osob, ať už jsou to orgány činné v trestním řízení, kde před podáním obžaloby potřebují souhlas státního zástupce, po podání obžaloby potřebují souhlas soudce, ať už jsou to FAÚ a další orgány Ministerstva financí, Finanční správa, Celní správa, zpravodajská služba. Všechny tyto orgány potřebují na vstup do konkrétního účtu nějaké povolení, nějaký souhlas ať už státního zástupce, nebo soudce, ve vymezených případech, v případě tajných služeb, soudců Vrchního soudu.

No pak přece do toho systému bude vstupovat úplně každý, naprosto bez ohledu na to, jestli takový souhlas má, nebo nemá, prostě si vás tam prolustruje, a teprve když zjistí, kde máte, tak se možná půjde ptát státního zástupce nebo soudce, jestli se může jít podívat na ten váš konkrétní účet. Ale že jste uveden v registru účtů, si přece prolustruje jenom na základě toho, že státní zastupitelství nebo jiný orgán dá jeho adresu, ze které může lustrovat. Na druhé straně neexistuje žádná kontrola, která by kontrolovala, kdo tam požádá, neexistuje žádná evidence, která by kontrolovala, kolikrát žádal, proč žádal, jestli si státní zástupce bydlící vedle mě v bytě kontroloval jenom proto, že jsem ho naštval, že nevynáším odpadky, nebo jestli opravdu šetří nějaký trestný čin. To je podle mě naprosto nemyslitelné, aby stát vedl takovouhle databázi, neodpovídal za to, co v ní leží, a neodpovídal za to, kdo komu z té databáze vydává. A každý ten orgán by si jakoby měl zodpovídat sám za sebe. Existuje někdo v této zemi, kdo si myslí, že je možné zkontrolovat každého státního zástupce a chodit se mu dívat do spisů, jestli se díval oprávněně nebo neoprávněně? Já jsem tedy hluboce přesvědčen se svou znalostí trestního procesu, že to možné není. To znamená, pokud bychom náhodou chtěli něco takového připustit, takovýto návrh, tak buď za to musí, za oprávněnost, zodpovídat zpracovatel, což je Česká národní banka, nebo musíme říct, že existuje někdo jiný, ať už by to měl být orgán této Sněmovny, soudu, vymysleme si, koho chceme, vlády, který má někdy právo přijít a zkontrolovat, kdo vstupoval, proč vstupoval a jestli k tomu měl oprávnění.